Já bych navrhla, aby tato interpelace byla přerušena do přítomnosti pana ministra.

A jsme ve stejné situaci jako předtím.

Ano, navrhuji přerušení do přítomnosti paní ministryně.

Ano, také navrhuji přerušení do přítomnosti pana premiéra.